Naši důchodci si opravdu zaslouží důchodovou reformu a kvalitní a spravedlivé důchody, ne však částkou 300 korun, která ještě je zpracována tak, jak je zpracována, to znamená, že důchodová reforma je v podstatě tisíc pozměňovacích návrhů od všech možných poslanců.

Šíří to nějaká politická strana, nevím kdo, takže bych se ještě na základě tohoto chtěla vyjádřit, jak my vidíme situaci s důchody. Jak jsem říkala, my toto podpoříme, ale my máme také v programu a myslíme si, že to je cesta, kterou bychom se mohli vydat do budoucna že chceme umožnit takzvanou mezigenerační solidaritu v důchodovém systému, což je dobrovolné převedení části daní ve prospěch rodičů či prarodičů jejich potomky. Je to pětiprocentní částka z daní, kterou by občané mohli poslat svým rodičům či prarodičům na důchod, a kam by část jeho daní, které musí občan dneska odvádět, šla přímo na ten důchod.

Dále samozřejmě je nutné posílit zásluhové a spořicí složky penzí a také chceme, aby solidární část byla jednotná.

Takže chtěla jsem tohle říct, protože se domnívám, že pokud nám všem závisí na důchodcích nebo záleží nám na tom, aby měli kvalitní život, aby měli peníze, za které se dá žít, tak nechápu, proč tohle nebyla priorita naší vlády a proč se tady scházíme dneska na mimořádné schůzi. Je to pro mě nepochopitelné. Důchodová reforma tady měla být dávno. Toto za důchodovou reformu nepovažuji, je to předvolební slib ČSSD, který hovoří pouze o tom, že naše vláda je neschopná a pro důchodce za celých osm let nedokázala zajistit kvalitní a spravedlivé důchody.

Děkuji za pozornost.

Já v těchto volbách nekanduji, ale ještě bych měl teď na poslední chvíli příležitost napravit tu největší nespravedlnost, která v těch důchodech panuje, a to, prosím vás, je nespravedlnost mezi mnou a mojí ženou. Ano, slyšíte dobře, já to nechci pojmout nijak jinak. Mám doma konkrétní příklad obrovského rozdílu v důchodovém systému, protože já sám už jsem důchodce, moje žena už je také důchodkyně a rozdíl mezi námi je obrovský.

Ten první důvod je, že byla devět roků doma s dětmi, a ten druhý důvod je, že byla 11 roků doma, když se starala o svoje rodiče. A teď, prosím vás, dobře mě sledujte. Když jsme začínali, to znamená, neměli jsme děti, moje žena brala víc peněz, než kolik jsem bral u Jihomoravských státních lesů. Moje žena pracovala v Komerční bance, prosím, a to po celou dobu, kdy bylo možné v té Komerční bance pracovat v průběhu jejího života. To znamená, nebyla tam na žádném podřadném místě, ale ten výsledek byl dokonce ještě umocněn tím, že v okamžiku, kdy já jsem bral nějaký plat a ona byla doma s dětmi, tak jí každý rok navyšovali plat, aby se k nim znovu vrátila, a ten její plat potenciálně byl vždycky vyšší než můj, který jsem bral v Lese. Znovu říkám, já u Jihomoravských státních lesů, moje žena v Komerční bance a ten rozdíl jediný, kterým tam je, je v tom, že ona se vlastně obětovala pro tuhle zemi, protože máme tři děti říká se, že třetí dítě je pro stát. Prosím, přečtěte si ty skvělé ekonomické zprávy, které k tomuhle závěru vždycky dostupují. Druhá věc je, že tomuto státu ušetřila obrovské peníze v okamžiku, kdy se starala, zejména tedy delší dobu, to bylo devět roků, o svoji maminku. A vezměte si jenom tu záležitost, že když se o ni stará, tak ne ona maminka dostávala peníze ve výši nějakých tehdy něco kolem 10 000 ale moje žena nedostávala ani korunu.

To znamená, jenom si vezměte, kolik uspořila tomuto státu, jednak tím, že máme doma tři děti už ne, už jsou všichni dospělí a sami děti mají ale také na druhou stranu tím, jak ušetřila v sociálním systému. A teď se dostáváme k tomu, že já beru důchod, který je pětkrát vyšší, než je její důchod.

Prosím vás, tuhle nespravedlnost dnes v kompletní výši neodstraníme. Ale já bych velmi prosil za to, aby se důchod mojí ženy zvedl o těch třikrát 500 korun, to je 8 600 korun, a aby ten poměr mezi námi tedy nebyl už pětinásobný, ale o něco menší. A prosím vás o to všechny. Mně je jedno, kdo je podepsaný teď pod tím návrhem, která politická strana. Ale já prosím alespoň o těch 500 korun, aby ta nespravedlnost mezi mnou a mojí ženou byla odstraněna alespoň symbolicky.